Takže teď na tom pracujeme a myslím si, že také je to jedna z věcí plánu, který určitě představíme v následujících dnech. Ještě bych možná měl poslední poznámku ohledně jednoho argumentu, který je velmi důležitý a týká se právě možnosti nařídit přednostní zásobování. To je věc, kterou můžeme nařídit právě v rámci nouzového stavu. A my jsme toto udělali.

A to nemůžeme udělat v rámci zákona o ochraně veřejného zdraví. To je možné udělat pouze podle krizového zákona, kdy nařídíme jasně konkrétním subjektům přednostní zásobování zdravotnictví. A to jsme udělali. A to si myslím, že je a bude teď v následujících týdnech důležité, abychom zachovali. Tak tolik jenom ještě za náš resort jeden poměrně výrazný argument.

Už je připravená tři čtvrtě hodiny. Tak prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Veřejnoprávní povahu povinnosti k náhradě škody dívám se na pana poslance podle tohoto zákona nelze srovnávat s pojetím tohoto institutu v právu soukromém. Samotný § 1 občanského zákoníku výslovně vyjadřuje dualitu soukromého a veřejného práva formulací zásady, že uplatňování soukromého práva je na uplatňování veřejného práva nezávislé, nelze tedy bez dalšího vycházet z občanského zákoníku. Povinnost státu k náhradě škody způsobené při veřejnoprávní činnosti tedy nespadá do působnosti soukromoprávního kodexu, neboť ke škodě nedošlo při soukromoprávním styku. Naopak platí, že na majetkové sféry jednotlivce stát zasáhl svou veřejnoprávní činností když tady to chceme takto podrobně. Právní úprava náhrady škody v krizovém zákoně je koncipována především na takzvané mimořádné události, jimiž se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací, při nichž může dojít ke škodám na majetku třetích osob. Podle krizového zákona tedy stát je povinen a my jsme nikdy neřekli, že to neuděláme nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v přímé souvislosti s krizovými opatřeními prováděnými podle tohoto krizového zákona.

Nevidím, takže požádám o vystoupení paní poslankyni Hanu Aulickou a připraví se pan poslanec Leo Luzar. Tak, paní poslankyně, máte pět minut. Prosím.